Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Je to tedy návrh zákona na zrušení tzv. karenční lhůty, tedy aby se zaměstnancům vrátily první tři dny náhrady mzdy v době nemoci. To si dlouhodobě přejí všichni zaměstnanci a i rozumná část zaměstnavatelů. Přiznám se, že nerozumím nevstřícnému stanovisku vlády, která se tak trochu ohání tu nutnou shodou v tripartitě, tu vlastním, samozřejmě lepším návrhem. Tato situace ale trvá již třetí rok.

Tento institut, který je doposud pouze dobrovolný, může být maximálně doplňkem zrušení karenční lhůty.

Při opozičním okénku návrh prošel prvním čtením a odolal návrhům na zamítnutí ze strany kolegů z ODS a TOP 09.

Byl přijat komplexní pozměňovací návrh, který reagoval na všechny relevantní výtky a v tuto chvíli je legislativně naprosto správně.

Není tedy ani důvod k dalšímu snižování odvodů, jak je v některých návrzích navrhováno. Komunistická strana Čech a Moravy je přesvědčena o tom, že tento návrh zákona je krok správným směrem a pomůže především zaměstnancům s nižšími příjmy, a přiznejme si, že těch je bohužel u nás většina, sociálně slabým, především matkám, ale i otcům samoživitelům. Do budoucna dojde podle našeho názoru i k velmi významným úsporám veřejných finančních prostředků ze zdravotního pojištění, protože lidé nebudou moci přecházet nemoci a roznášet je po svých pracovištích a zabrání se tím také následné dražší léčbě závažných komplikací spojených s přecházením nemocí. Podle nedávného průzkumu tři čtvrtiny dotázaných Čechů chodí do práce, i když jsou nemocní, protože si nemohou dovolit výpadek příjmů. Dalších 10 % se z nemoci pořádně nevyléčí, protože se bojí o místo.

Ve 12 zemích Evropské unie není zavedena žádná karenční lhůta. V 11 zemích Evropské unie je obdobně jako u nás, ale v následných dnech je náhrada vyšší než u nás, tedy těch 60 %. V podstatě nikdo dnes není schopen jasně říci, jaké je procento těch, kteří institut nemocenské zneužívají, jak se o tom stále hovoří, ale je jasné, že v konečném důsledku nemocenskou vždy vypisuje lékař, který je odborníkem.

Přes to přese všechno si vás dovoluji, vážené kolegyně a milí kolegové, poprosit o podporu našeho návrhu zákona ve druhém čtení. Děkuji vám za pozornost. Konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu.

Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády...

Výbor pro sociální politiku doporučuje